Pokud jde o Správu státních hmotných rezerv a nákupy, to myslím, že tady také zaznělo od pana ministra Havlíčka, to je teď v jeho gesci nikoli v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o otázku vakcíny, to bezesporu byla zajímavá zmínka. Já jsem se už trošku k tomu vyjádřil, myslím, že na dotaz pana poslance Čižinského. My samozřejmě jsme velmi aktivně zapojeni do toho tématu vakcíny proti nemoci COVID19.

Druhá cesta, tu řekněme lídruje Německo společně s dalšími čtyřmi zeměmi a i s německým ministrem zdravotnictví jsem v přímém kontaktu.

Myslím si, že primárně samozřejmě bychom měli být zaměřeni na rizikové skupiny, opět to znamená seniory, zdravotníky, polymorbidní pacienty, kteří jsou nejvíce ohroženi, protože je jasné, že i ten objem těch vakcín, těch dávek, bude bezesporu limitovaný v rámci jednotlivých členských států. To jsou snad ty nejzákladnější věci, které tady zazněly. Pokud jsem na něco zapomněl, tak případně ještě mohu doplnit.

Hovořil jsem o tom na začátku, že asi nemůžeme očekávat, že by ten virus nějakým způsobem zmizel. Stále ani celosvětově pandemie nevyvrcholila.

Děkuji za pozornost. Tak já vám rovněž děkuji. Pane ministře, tak jak jsem slíbil, tak byť jste se snažil, tak skutečně řada otázek zůstala nezodpovězena.

Říkám to, protože zde na to nepadla odpověď. Tak opakuji otázky, které zazněly na plénu. Proč si dáváte takovou prodlevu? Nehrozí díky tomu rozvoj covidu? Dále, zda podporujete zátěžové testy odolnosti zdravotnického systému, tak jak je zde připraven návrh usnesení. Popravdě řečeno vaše odpověď, že věříte v dostatečné zásoby státních hmotných rezerv, byla pro mě velmi příjemným překvapením, že vám stačí to, že věříte v to, že stát bude dostatečně zajištěn. Kdybyste aspoň řekl, že z pozice Ministerstva zdravotnictví jste požadoval pro lékařská zařízení takový objem roušek, takový objem respirátorů, takový objem ochranných pomůcek v takovém rozsahu, co se týká financí, s dodávkou do tehdy a tehdy a v případě většího rozvoje budete schopen distribuovat do 24 hodin, tak to je odpověď, kterou bych očekával. Nepadla odpověď na to, jakým způsobem bude řešeno školství. Zda v případě, že budou ve větším zavírány školy a studenti budou muset zůstávat doma, zda na vládě plánujete, aby byla vyřešena otázka distanční výuky, zda bude ukotvena v zákoně a zda to budete chtít řešit nějakým zrychleným projednáváním, protože vzdělávání by nemělo být ohroženo. Dále pan kolega Válek nedostal odpověď na to, jakým způsobem a kdo organizuje hromadný odběr vzorků. Jak rychle a jakým systémem plánujete ty lidi proočkovat?

To znamená, státní instituce jsou nedostatečně vybaveny kvalitním softwarem, neumějí spolu komunikovat. A zde patří skutečně velké poděkování a dík lidem, kteří s velkým úsilím vkládají data, zprovozňují systém, a to vládě navzdory, protože jim záleží na zdraví lidí. To znamená, toto je eGovernment této vlády v praxi, organizace, které mají staré systémy, neschopné anebo s velkými obtížemi spolu komunikovat. A poté, jestliže něco připravujete, je to fajn, že se tomu věnujete, ale věřte, že jestliže něco připravujete bez toho, že byste řekl termín, tak to může být listopad, březen nebo červen příštího roku. To znamená, jestliže na něčem pracujete, tak je důležité, abyste řekl, na čem pracujete, jaký tam máte termín, kdy očekáváte, že to bude plně uvedeno do provozu. Je to důležité nejenom pro nás, ale především pro lidi, aby věděli, jakým způsobem bude fungovat státní správa, v jakých termínech v případě, že by došlo k nějakému masivnějšímu rozvoji covidové nákazy. Tak děkuji.

Děkuji za slovo.

A to první testování proběhlo minulý týden.